Paní předsedkyně, děkuju za slovo. Já bych asi začal své vystoupení reakcí na pana ministra.

K porušování práv spotřebitele dojde jednoduše tak, že spotřebitel, který povede soudní spor s provozovatelem, nebude moci hájit sám sebe, protože se na scéně objeví žaloba ze strany právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tedy prakticky jakékoli právnické osoby, třeba záměrně nastrčené tak, aby žalobu s platformou prohrála. Na scéně se tedy objeví žaloba této pochybné právnické osoby, která bude mít přednost před soudním sporem spotřebitele, a tento spor přeruší. Takže místo toho, aby spotřebitel dosáhl nápravy protiprávního jednání provozovatele třeba tím, že mu fotku nahraje, bude muset čekat na výsledek tohoto sporu, který vede s provozovatelem právnická osoba, který buď ta právnická osoba prohraje a spotřebitel tak tu fotku nenahraje, anebo ta právnická osoba spor vyhraje a spotřebitel si tu fotku ale zase nenahraje, protože vítězství právnické osoby ve sporu znamená, že provozovatel nesmí službu sdílení, tedy nahrávání fotek, nadále provozovat.

Provozovatel služby je tedy v případě soudní prohry naprosto nepřiměřeně potrestán zákazem služby, a to nijak časově a místně omezeně, v rozporu se zásadou proporcionality.

Tedy ještě jednou to zopakuju ten, kdo vyhraje ten spor, se nedočká zpětného nahrání, ale zrušení celé služby, tedy to dopadne na všechny ostatní uživatele té služby.

Pokusil jsem se velmi zjednodušeně vysvětlit, proč dobrý úmysl v podobě bránění svobody slova a práva na soukromý život povede k přesnému opaku, tedy k porušení práv spotřebitelů, podnikatelů a i autorů.

Poprosím pana zpravodaje, pokud bude možné vyčlenit hlasování, aspoň ten § 51a, a tímto vám děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Pavel Svoboda, pak se ještě přihlásil pan ministr s přednostním právem. Kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně vyjádřit postoj mě jako předsedy podvýboru pro kulturu k novele autorského zákona.

Tak máme tady nalevo věci, které bychom všichni chtěli zadarmo, lidi, kteří za to nejsou ochotni zaplatit. Na straně druhé máme lidi, firmy a asociace, kteří chtějí zkrátka vydělávat víc.